Děkuji za slovo, dámy a pánové. Je dobře, že po mně bude vystupovat pan náměstek Štern.

Já pana náměstka neznám.

Já bych ho vyrazil v první minutě po tom, co mi to jako řediteli firmy udělal.

A argumenty, které byly uvedeny třeba ze strany pana ministra Dienstbiera, že mlčenlivost, porušení a tak dále... Je potřeba, přátelé, si ty dokumenty přečíst řádně. Než se někde vyjadřujeme, čtěme si to.

Nebylo to žádné výběrové řízení, byla to příprava na toto výběrové řízení.